Děkuji. Dobrý den.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Já děkuji za slovo, pane předsedající.

Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Pane ministře? Pane zpravodaji? V tom případě mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji ministrovi životního prostředí, děkuji zpravodaji a končím tento bod našeho jednání.